Jsou tady místní referenda, jsou tady možná krajská referenda a samozřejmě celostátní referendum je završení procesu, který se týká přímé demokracie. Varoval bych před tím, srovnávat to s jinými ústavními systémy, anebo např. upozorňovat na nebezpečí referenda, které proběhlo v autonomní republice Krym. Prostě já jsem si po těch debatách nastudoval ústavní systém jednotného ukrajinského státu, ale ta autonomní republika měla právo vyhlásit referendum. Prostě měla. A ty orgány, které ho vyhlašovaly, ztratily legitimitu až ve chvíli, kdy vláda v Kyjevě zjistila, že referendum nedopadne v její prospěch.

Prosím tedy nezaměňovat.

Nedostatky ústavního systému, který předpokládá Ústava České republiky, už jsou jenom dva, a to je zákon o styku obou komor, který tady pořád nemáme, a všeobecné referendum.

Děkuji vám. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče.

Tedy já vaší žádosti vyhovím a vzhledem k tomu, že na 17. hodinu máme pevně zařazené body k projednávání, tento bod v tuto chvíli přerušuji.